Za prvé, vybojovali jsme to, že nemáme závazek snížit o 55 %, ale že vlastně nemáme žádný závazek, že je to průměr.

A za druhé, že jsme vybojovali obrovské peníze. A tyto věci jsme vybojovali hlavně společně s Polskem. A to jsou konkrétní výsledky.

Díky tomu si umíme lépe představit, co bude muset každý Evropan uhlíkové neutralitě obětovat. Začíná být také jasné, že nalezení shody bude možná složitější, než se původně čekalo.

Ale samozřejmě po agresi Ruska do Ukrajiny se všechno změnilo. Může to být velmi pozitivní budeme více šetřit, méně plýtvat, staneme se odolnějšími. Dále ale lze očekávat, že jezdění osobními automobily bude o mnoho dražší.

Ale to přece nechceme.

A toto je analýza, která byla napsána před ruskou agresí.

A bylo to absurdní.

Přitom když porovnáme covid a ty uprchlíky, tak ti uprchlíci se registrují.

Vypadá to tak.

Takže vy jste mě tady obvinila, že mám zájem na ruském plynu, což je absolutní lež, je to nesmysl. A já bych vás chtěl informovat, abyste se konečně naučila to, že ten plyn se nakupuje jako plyn.